Města k tomu přistoupila už tehdy zodpovědně.

My ve čtvrtek představíme novelu zákona o pomoci v hmotné nouzi, která přináší další možné nástroje pro zmenšení prostoru pro tento obchod. To už bude po volbách, to už se nakonec ty sliby nebudou plnit, najednou se ukáže, jak je to složité, komplikované a podobně. Přitom ty nástroje existují. Ale tam už ta vůle chyběla. Takže my ten návrh podpoříme, protože si myslím, že je sice dobře, že je to na sociálním výboru, ale mnozí z nás mají v tom samém termínu jiné výbory a rádi by k tomu vystoupili, protože je to problém, který tíží řadu spoluobčanů. Myslím si, že paní ministryně je na kampani jenom dneska, takže zítra by tady mohla být, tak by se mohla nějakým způsobem do té diskuze zapojit.

Zejména ta první dávka, příspěvek na bydlení, tu oprávněně pobírají mnozí senioři, protože jim skutečně patří.

Děkuji.

Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, vládo, milé kolegyně, vážení kolegové, rád bych navrhl úpravu programu, a sice u bodu číslo 50.

Jenom pro upřesnění. Jedná se o navrhované navýšení příplatku za třídnictví učitelům a za specializované činnosti ve školství. My jsme tady už de facto dokončili rozpravu v prvním čtení, jenom se na té červnové schůzi, pokud si vzpomínáte, z časových důvodů už nestihlo hlasovat.

Proto navrhuji jeho zařazení na úterý 18. září po již pevně zařazených bodech číslo 11, 24 a 44. Já vám děkuji. Ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení k pořadu schůze. Pan předseda Michálek. Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem chtěl doplnit ještě jednu věc k té snaze, aby se nedoplňoval registr smluv o ČEZ.

Takže ne, takhle já nechci dělat politiku.

Díky za pozornost. Děkuji a prosím ještě k pořadu schůze. Dobrý den. Kolegyně Aulická Jírovcová už tady avizovala, že sněmovní výbor pro sociální politiku si vyžádal nějaké informace od Ministerstva práce a sociálních věcí, a proto si myslím, že je zbytečné to projednávat do té doby, než ten výbor ty informace dostane. Takže navrhuji vyřazení tohoto bodu z programu schůze.

Ptám se, zda má ještě někdo zájem přednést doplňující nebo pozměňující návrh k pořadu schůze. Jestliže tomu tak není, tak přistoupíme k hlasování o jednotlivých návrzích. Neníli proti tomu námitka, hlasovali bychom o návrzích jedním hlasováním. Nevidím, že by někdo namítal tento postup.

Kdo je proti?

Teď budeme hlasovat o návrhu pana místopředsedy Okamury, který navrhuje zařazení nového bodu Zhodnocení účinnosti legislativy v sociální oblasti.

Ještě jednou. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasovat o pevném zařazení tedy již nebudeme.

Kdo je proti?